Konkrétní pochybení zmínil František Laudát.

Když má dodavatel zpoždění, je tam smluvní penále, tak mu prostě poslední fakturu nezaplatíte v plné výši nebo vůbec. Protiargument, že se to může někde potom posléze vysoudit, prostě staví ten stát do mnohem horší pozice. Druhé rozhodnutí o ukončení práce na dalším úseku, to znamená, budeme platit konzervaci a vícenáklady firmě zhruba 100 milionů korun.

Ne k nové zakázce, k novému rozhodnutí. Uplynulo 11 měsíců, a nic, vůbec nic. Pan ministr řekl na společné akci, a chci mu poděkovat, na semináři jsme debatovali o problémech financování dopravy a zejména silničních staveb, říká: Nemám lidi.

Tady nemám lidi, tady jsou problémy, tak tady to stavět nebudeme. O dalších, řekl bych laických zásazích typu a možná to jsou i dobré nápady, bez uvozovek, ale mít dobrý nápad v okamžiku významné stavby po letech, že trasa povede jinudy, tak správné sdělení občanům zní: Já mám dobrý nápad a cesta bude o 15 let později. To je jediné relevantní sdělení.

To všechno ale znejisťuje odbornou veřejnost, oddaluje stavby, a tím pádem způsobuje ekonomické škody českému státu.

Musím svůj názor opravit. Přestože jsem mu to přál a pro rezort by to bylo dobře, kdyby dobře fungoval, tak v této chvíli vím, že pro dopravu by to bylo špatně, kdyby vydržel celé funkční období. Samozřejmě vy, kteří máte většinu, koaliční poslanci, nás můžete přehlasovat. Já možná vystupuji tak dlouho, protože mám avízo, že neschválíte program této schůze, tudíž neproběhne řádná debata, pouze my, kteří máme přednostní právo.

A bohužel tady dochází k velkému zpoždění.

No to je chyba. Ministerský předseda odpovídá za všechny ministry a je jedno, z které jsou koaliční strany. My jsme s panem předsedou Fialou už před několika týdny vyzvali ministerského předsedu, nebo premiéra, aby učinil personální výměnu na tom resortu. Bohužel premiér to nevidí. I na té dopravě přece tehdy měli tiskovku pan ministr s panem premiérem. Od té doby se ukázalo, že to není pravda. V březnu s velkou slávou byl vládou schválen a prezentován materiál, který se jmenoval Významné zakázky resortu dopravy v roce 2014. A na silnicích je 15 významných staveb v materiálu této vlády, tohoto ministra dopravy, aby před třemi týdny ta samá vláda schválila jiný materiál ministra dopravy, který se jmenuje Významné stavby na rok 2015 a 2016.

Pan ministr měl chvályhodnou snahu, a podotýkám chvályhodnou bez uvozovek, bez ironie, zlepšit řešení výkupu. My jsme upozorňovali, že to řešení, které zvolil, není správné. Že ten cíl je správný, že v tom cíli má podporu opozice, ale nemá správný nástroj. Vzpomeňme si my všichni, co nám ministr říkal.

Tak za prvé, ministr vydal ten avizovaný metodický pokyn, kde už je jenom jedna cena. Nabídneme osminásobek. Nic dál se nesnižuje. Což ovšem znamená, že se budou dělat nové posudky, dojde ke zdržení. Každý příčetný majitel pozemku, když dostane tuto nabídku, tak odmítne. Pan ministr si představuje, že když odmítne, půjde na vyvlastňovací úřad a ten to vyvlastní. No to tak nebude, protože zákon říká jasně, že se musí prokázat, že stát udělal úplně všechno.

Důsledek ovšem poneseme my všichni, protože se zase za rok bude psát, že ti poslanci schválili špatný zákon.

Závěrem bych chtěl říct, že jsme si vědomi politické reality, jsme si vědomi neochoty vládní koalice o těch problémech diskutovat. A když dáme interpelaci, co se stane? Začne za vámi běhat parlamentní tajemník a pořád říká: Na co se budete ptát?